Je tedy tím hlavním řídícím ministr? Jakou roli hraje ministr v tom, že kromě toho, že má politickou odpovědnost, že on vydává pokyny řediteli? Ale říkám, je to obecná otázka, není to jenom...